Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Děkuji za slovo.

Je, omlouvám se, paní ministryně.

O tom bodu 4 jsem říkal.

Já si myslím, že správný postup Sněmovny jako celku vůči vládě je, že ji žádáme, ne že bereme na vědomí příslib jednoho člena vlády. A to je vlastně všechno. To byly návrhy k tomu usnesení, případně dotazy, a budu rád, když mi někdo odpoví, když ne, tak to vezmu na vědomí. Děkuji. Já jenom technicky.

Já bych o tom raději nechal hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Já jsem tedy nepřivolal kolegy z předsálí, omlouvám se. Byl dostatečný počet přítomných. Návrh byl přijat. Blahopřeji panu zpravodaji. S přednostním právem pan předseda Radim Fiala, poté pan předseda Faltýnek.

Děkujeme za legislativně technickou připomínku. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych navrhl ten můj návrh směřuje k proceduře, abychom to usnesení hlasovali en bloc. Děkuji.

Zdůvodnil jsem proč.

Děkuji za slovo. Vláda má řadu možných nástrojů pozitivní motivace.

Jestliže se už nikdo nehlásí, tak pan předseda Michálek. Faktické neuděluji, ale udělím vám přednostní právo. Tak prosím, pan předseda Michálek. Děkuji za slovo.